Jistě si všichni uvědomujeme, že z hlediska ohrožení lidského zdraví jsou nejdůležitější škodlivinou jemné prachové částice.

Co tím chci říct? Že nejdříve a prioritně záleží za prvé na palivu, za druhé na způsobu topení, a teprve až na třetím místě na topidle, a toto pořadí důležitosti je důležité.

Co se týká paliva, tak nejhorší je uhlí, pak samozřejmě mokré dřevo, suché dřevo, nejlepší jsou dřevěné pelety. Proto mi připadá naprosto nekoncepční a nesprávná podpora tzv. kotlíkových dotací, kdy pan ministr Brabec podporuje právě ony kotle, i když samozřejmě se nazývají ekologické, ale samozřejmě ty, které mohou teoreticky spalovat i třeba mokré dřevo či podobné palivo. Samozřejmě ten způsob topení je kritický, ale podle paliva a topidla specifický, lze těžko to nějak obecně usměrnit. Rozhodně nepomohou samotná relativně drahá a jistě docela dokonalá topidla.

Chci říct, jak jednou má doma člověka kotel na pevná paliva, tak nikdo nemůže zabránit tomu, co v něm bude spalovat, navíc pokud mu ho ještě bude dotovat stát. A tady jsme už samozřejmě u té kontroverzní záležitosti kontroly topení přímo u obyvatel rodinných domů. Samozřejmě uznávám, že tady se setkávají dvě kategorie práv, to je třeba samozřejmě přiznat.

Co je třeba najít? Je třeba najít rovnováhu mezi těmito dvěma právy, najít mezi nimi kompromis. Teď se bohužel ta rovnováha přiklání na stranu státu, na stranu porušování domovní svobody. Východiskem samozřejmě může být nějaká kolektivní odpovědnost obcí, komunit, nesmí být pojímaná jednostranně, jako např. boj občan, jehož svobodu je třeba za každou cenu bránit, atd., ale snaha komunity společně ochránit velmi důležitý veřejný statek, totiž čisté ovzduší. Je to jednoznačně podpora jiného typu vytápění. Jak už jsem řekl, podpora kotlíkových dotací je obrovskou chybou ministra Brabce.

Tam dokonce existují ekonomické nástroje, jak tuto věc řešit.

Je to podpora vytápění dřevem, kdy existuje celý komplex, který by mohl ministr Brabec dotovat právě z oněch dotačních prostředků, kdyby ty peníze nevyhodil za kotlíkové dotace, a to je nastavit systém vytápění dřevem, vybudování sušáren, skladů a podpora kotlů na dřevo.

Vytápění dřevem je, a vůbec těmi obnovitelnými zdroji, je jedním z trendů.

Pokud hnutí ANO a ČSSD spolu s lidovci dále budou chtít omezovat osobní svobodu, my se proti tomu dále budeme vymezovat. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ještě s faktickou poznámkou pan zpravodaj Zemek.

Pokud by porušoval zákon, tak prostě nebude pracovat. Takže ty podniky prostě plní imisní limity.

A opakuji, není možné, aby průmyslový závod, velký znečišťovatel ovzduší, porušoval zákon, protože potom by prostě nedostal povolení k provozu toho konkrétního stacionárního zdroje znečištění. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.